Pane ministře, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Ta smlouva byla přitom uzavřena na dobu určitou. Navazují na ni některé další smluvní instrumenty, jako třeba dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem energetiky České republiky, navazuje na ni spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací a celá řada dalších pozitivních aktivit. Smyslem nyní předloženého protokolu, který se předkládá k tomu, aby s ním byl vysloven souhlas, aby mohl být následně ratifikován, je prodloužit o 10 let platnost té úmluvy se Spojenými státy americkými, tak aby ta spolupráce v oblasti vědeckotechnické mohla pokračovat i v dalším období.

Vážený pane předsedající, jak už avizoval můj předřečník pan ministr, jedná se o prodloužení dohody, která už byla podepsána mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou v roce 2007.

Dohoda vzhledem k obsahu v ní zakotvených náleží mezi mezinárodní smlouvy prezidentského charakteru, které podléhají ratifikaci a vyžadují souhlasu Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu podle článku 49 nebo 10a Ústavy České republiky. S ohledem na prezidentský charakter dohody bude třeba dodržet při projednávání a schvalování protokolů stejný procedurální postup jako při sjednání dohody, tj. ratifikaci prezidentem po vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky. K provádění protokolu není potřeba přijetí zákona. Dohoda i protokol jsou v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných mezinárodních smluv a obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. S návrhem na sjednání protokolu vláda vyslovila souhlas svým usnesením ze dne 11. dubna 2018. Meritorně se skutečně jedná o to, aby byla umožněna spolupráce vědeckým institucím Spojených států amerických a České republiky. Gestorem za Českou republiky je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Návrh protokolu byl již projednán s Kanceláří prezidenta republiky, Legislativní radou vlády a všemi zúčastněnými resorty, jejichž připomínky byly do výsledného návrhu protokolu reflektovány. Daný protokol, resp. daná dohoda je jistě v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, pan zpravodaj, tentokrát jako poslanec, se svým vystoupením. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je pro přikázání výboru zahraničnímu? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a lhůta k projednání byla stanovena na 30 dnů.